Děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych v rozpravě přispěla svým názorem a názorem Starostů a nezávislých na návrhy, které se především týkají zrušení superhrubé mzdy. Musím říci, že rozhodnutí vlády, že si právě v době krize zásadně podlomí své příjmy, a ohrozí tak stabilitu veřejných rozpočtů, tak to my za Starosty a nezávislé, samozřejmě za samosprávy, můžeme jen obtížně přijmout.

Pokládáme za nepřijatelné, aby náhrada za tento propad ve sdílených daních pro samosprávy nebyla přijata ve stejném daňovém balíčku nebo byla s jakousi argumentací odsunuta někdy až na potom. Ten pozměňovací návrh spočívá v tom, že se vyrovnávají ty propady navýšením procenta podílu krajů a obcí na dani z příjmů, tedy zaměstnanců. Jaké jsou celkové dopady daňových změn na rozpočty krajů a obcí?

A zde také vidíme zásadní rozpor s programovým prohlášením vlády České republiky, protože právě záměr pana premiéra se ocitá v přímém rozporu s tímto prohlášením. Potřebujeme narovnat vztah mezi samosprávnými celky a státním rozpočtem. Je výrazem záměru vlády o narovnání vztahu mezi samosprávnými celky a státním rozpočtem, že má dojít k trvalému propadu příjmů samospráv o více než desetinu jejich příjmů? A pokračuji dále z programového prohlášení: Prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo souhrnnými novelami, a to s dostatečným odkladem účinnosti.

Zatímco vláda ve svém prohlášení uvádí, že náhrada za zrušení superhrubé mzdy bude snížená sazba ve výši 19 %, její premiér zcela v rozporu právě s programovým prohlášením vlády navrhuje sazbu 15 %. Dále si dovolím uvést další část z programového prohlášení vlády: Místní a regionální rozvoj spočívá především v kvalitě života, dostupnosti veřejných služeb, dostatku práce, příznivého životního prostředí a perspektivě pro mladé lidi. Zajištění místního rozvoje závisí na obcích a krajích, které mají mít dostatek prostředků pro jeho dosahování. Konec citace z programového prohlášení. Samosprávy budou muset zásadně omezit své investice, ale také zajištění veřejných služeb. O dostatku prostředků pro zajištění místního rozvoje ani nemluvě. Rozpočty obcí zajišťují bezpečné užití veřejných zdrojů pod veřejnou kontrolou občanů, přičemž jejich investice jsou investovány přes regionální firmy a podnikatele. Pokud zde vláda přehnaně poukazuje, a paní ministryně opakovaně, na dostatek finančních prostředků na účtech obcí, stojí v kontrastu k obrovskému vnitřnímu dluhu na infrastruktuře.

Obce vždy své uspořené prostředky investují a šetří si na spoluúčast v projektech či do návratných projektů. A ještě jednou se vrátím k tomu, co paní ministryně říká, že se to dělá pro lidi, a já musím říci, že jestliže omezíte finanční prostředky pro obce a kraje, tak právě na ty věci, které obce a kraje a lidi v těchto obcích a městech potřebují, na to potom nebude. Když tady koukám na pana předsedu Faltýnka prostřednictvím pana předsedajícího, jestli pak, pane předsedo, víte, o kolik přijde Prostějov? Až tam přijedete a zeptáte se starosty, jak se má. Pardon, primátora. Tak on vám řekne, že mu bude chybět minus 65 milionů korun. Tak myslím, že vám rozhodně nepoděkuje. A jak budou postupovat obce a kraje v případě trvalého poklesu svých rozpočtových příjmů?

Nepochybně u všech samospráv dojde k razantnímu poklesu investičních výdajů, ke snížení schopnosti kofinancovat evropské projekty či projekty s povinným vlastním výdajem příjemce a také dojde k oslabení schopnosti samospráv je realizovat, což samozřejmě pro stát bude mít velmi nebezpečný dopad. Na závěr mi dovolte konstatovat, že takto negativní dopady na rozpočty samospráv nemají v minulosti obdobu. Žádný přijatý zákon neměl na samosprávy takový skokový dopad.

V případě zvyšování daní tak vláda souběžně upravovala příjem samospráv snížením sdílených daní a v případě nynějšího snížení daní naopak vláda žádný podobný návrh ve prospěch samospráv nepředkládá. Proto vás, milé kolegyně a milí kolegové, prosím, abyste podpořili náš pozměňovací návrh, který právě vyrovnává ty obrovské výpadky samosprávám, a umožnili, aby byl zajištěn řádný chod v našich obcích, městech a krajích. A také aby bylo možno investovat do občanské vybavenosti ve všech regionech.